Druhá otázka je obdobná. Je uživatel schopen výhradně na základě výročních zpráv o hospodaření dostatečně posoudit kvalitu řízení České televize? A moje odpověď. Dostupné informace ve výročních zprávách o hospodaření České televize nepodávají dostatečně fundované informace, na podkladě kterých by mohl uživatel dostatečně posoudit kvalitu řízení České televize. A jestliže potom podle těchto zpráv rozhoduje i Rada České televize, a to například při udělování finančního ročního bonusu, chceteli ročních odměn generálnímu řediteli České televize, je nutno veřejně říci no nazdar.

Když jsem slyšel, že kritéria pro udělení takto vysoké až nehorázné odměny jsou udržení vyrovnaného rozpočtu, kvalita a úroveň vysílání a programů, plnění manažerských povinností a výše podílu divácké sledovanosti na televizním trhu tak to jsem se tedy velice podivil. Když jsem totiž zde v minulosti z tohoto místa snižující se sledovaností České televize argumentoval, lítaly na mě hromy blesky, že právě Česká televize je veřejnoprávní institucí a na sledovanost by tato instituce tedy koukat neměla, že jo.

No budiž, ale on si pan generální ředitel beze zbytku neplní ani ty své zmiňované manažerské povinnosti. Alespoň desítky stížností od občanů Radě České televize tomu nenasvědčují. O umělém udržování vyrovnaného rozpočtu jsem se ve své zprávě již zmínil. A nejen stížnosti koncesionářů, podezřele uzavřené a nevýhodné smlouvy, ale například i manažerská neschopnost korigovat často neomalená, arogantní a lidsky urážlivá vystupování některých televizních pracovníků ilustruje aktuální stav v České televizi. Tolik z mé strany několik krátkých poznámek k vybraným jevům týkajícím se zpráv o hospodaření České televize obecně. Rozhodně jsem zde však nezmínil vše, co mi nyní leží na srdci. Ale nebudu brát vítr z plachet jiným vystupujícím, kteří se zcela jistě zodpovědně na tento projednávaný bod připravili.

A to nejen ke škodě samotné České televize, ale zejména ke škodě všech koncesionářů média veřejné služby. Děkuji vám za pozornost. Nyní tedy další poslanec v obecné rozpravě vystoupí... aha jedna faktická, než jsem to dořekl. Prosím vaše dvě minuty.

V minulé Sněmovně i v této Sněmovně.

Myslím, že ti, kteří jsou připraveni hlasovat proti, budou hlasovat proti, a my, kteří máme opačný názor, je nepřesvědčíme. Oni nás také nepřesvědčí, tak uvidíme.

Těžko se dá odhadovat, kdy by na takovou případnou pauzu došlo. Říkám, až po ukončení rozpravy se všemi vystupujícími, faktickými připomínkami, případnými závěrečnými slovy. Pak bych požádal o přestávku.

Tak je to úplně jasné.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Nicméně si myslím, že stojíme před poměrně zásadním rozhodnutím, protože dřív, nebo později, podle všech informací, které tady zazněly, opravdu dojde k situaci v České televizi, kterou tady i kolegové z ODS budou muset řešit aktivně, a tím že se do té debaty a do vyřešení budoucí ekonomické situace České televize budou muset sami zapojit. Nyní mi dovolte, dámy a pánové, abych zde přečetl text prohlášení, které jsem učinil zde v tiskovém centru Sněmovny zhruba někdy před půl rokem.

Naše činnost spočívala především v získávání informací z veřejných zdrojů, jakými jsou například registr smluv nebo zápisy z jednání volebního výboru Poslanecké sněmovny, a čerpali jsme také z rozhovorů s bývalými i současnými pracovníky České televize. Zejména kvůli tomu, že jsme čerpali z veřejně dostupných zdrojů, je pro mě poněkud zarážející ochota členů kupříkladu strany pirátské, kteří jsou pověstní svým poctivým a neúplatným bojem proti korupci, zvednout ruku pro závěrečné zprávy o hospodaření České televize, když jsou tady informace, které jednoznačně naznačují možnost korupčního chování, o kterém jsem předpokládal, že jsou na něj členové strany pirátské velmi, velmi citliví.

Není žádným tajemstvím, že Česká televize svůj současný provoz dokáže finančně pokrýt zhruba do roku 2021.

Od té doby i přes každoroční zhruba šestimiliardový příjem z koncesionářských poplatků vytrvale klesá hodnota veškerého jejího majetku.

Stručně shrnuto, Česká televize žije na dluh, její majetek někam mizí, avšak management i Rada České televize tvrdí, že je vše v pořádku. Že jde o výsledek dlouhodobě vyrovnaného a zdravého hospodaření.

Už jenom to by se dalo pokládat za závažné. Celá skutečnost je však mnohem horší. Existuje mnoho velmi konkrétních indicií, že v České televizi dochází k závažné hospodářské kriminalitě, do níž jsou pravděpodobně zapojeni nejenom někteří členové jejího vrcholného managementu, ale i členové Rady České televize. A dokonce, což je obzvlášť alarmující, také členové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to i v těch nejvyšších funkcích. Zda je u všech zúčastněných jejich zapojení aktivní, nebo pouze a to pouze prosím berte v uvozovkách celou činnost, a tím zneužívají svých veřejných funkcí, není zatím zcela jasné.